Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování číslo 239. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.